Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 76/9. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Mám zájem o velmi krátké slovo, děkuji za něj.

Připomenu, že není to vládní návrh, ale poslanecká iniciativa. My jsme ji dávali do systému 1. února letošního roku, takže téměř na den máme za sebou pět měsíců velmi intenzivní práce. Nakonec k těm 17 pozměňovacím návrhům odborně vydiskutovaným na garančním hospodářském výboru jsme přidali ještě další čtyři společně s ústavněprávním výborem, které jsme nakonec pozitivně tedy na garančním hospodářském výboru vydiskutovali a věřím, že v tuto chvíli s velmi vysokou pravděpodobností v Poslanecké sněmovně najdeme shodu pro podporu těch návrhů právě tak, jak to plénu navrhl garanční hospodářský výbor.

Už jsem řekl několikrát, předpoklad je, že by mohl těm nejvýznamnějším dopravním stavbám pomoci zrychlit v průměru o tři až pět let.

Takže děkuji a těším se na rozpravu. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Není obecná, je třetí čtení, pouze rozprava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako nově ustanovený zpravodaj tohoto sněmovního tisku vám, ale i hlavně panu předsedajícímu shrnul hlavní body, tak jak procházel tento poslanecký návrh celým legislativním procesem. Bylo řečeno, že se jedná o sněmovní tisk číslo 76. Jedná se o případ, kdy předkladatelem je skupina poslanců, musím říci, že napříč celým politickým spektrem této Poslanecké sněmovny. Důležitá informace je, že vláda s tímto návrhem vyslovila souhlas.

Jak tady řekl můj předřečník, tato poslanecká novela byla řádně projednána po prvním čtení na hospodářském výboru a ústavněprávním výboru. Důležitá informace je, že 30. 5. proběhlo druhé čtení, a vážený pane předsedo, nebyl podán návrh na zamítnutí, což je důležitá informace. A konečně k pozměňujícím návrhům, které se týkají samotné novely. V souboru pozměňovacích návrhů máme tyto typy pozměňovacích návrhů: je to soubor pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, které jsou vedeny pod písmenem A, dále jsou zde pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které jsou vedeny pod písmenem B. A dále mi dovolte, abych vás informoval, že máme další pozměňovací návrhy, které byly podané ve druhém čtení, a to pozměňovací návrhy pod písmenem C pana kolegy poslance Zahradníka, dále pozměňovací návrhy pod písmenem D pana poslance Ferjenčíka, následně pozměňovací návrhy vedené pod písmenem E pana kolegy poslance Grospiče, v předposlední řadě pozměňovací návrhy pod písmenem F, které byly podány prostřednictvím pana poslance Kolovratníka, a naposledy pozměňovací návrhy pod písmenem G, což jsou návrhy, které byly podány prostřednictvím paní kolegyně poslankyně Balcarové a pana poslance Čižinského. Takže děkuji za pozornost.

Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo.

První spočívá v tom, že splním výzvu z legislativního odboru Sněmovny, který mě vyzval, abych přečetl a seznámil vás s legislativně technickou úpravou k svému pozměňovacímu návrhu, který je evidovaný ve sněmovním tisku jako C1 a C2.

Žádám vás o podporu a největší argument pro tu podporu bych našel možná na místě, v které bych úplně nedoufal. Tady na setkání lídrů českého stavebnictví 4. května tohoto roku předseda vlády, tehdy v demisi myslím, Andrej Babiš řekl doslova teď budu citovat jeho vystoupení: